Prosím nyní zpravodaje tohoto výboru pana poslance Jaroslava Klašku, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl také návrh usnesení Poslanecké sněmovny.